Potom pan poslanec Pikal fakticky a pak pan poslanec Benda, Bartošek a další s řádnými přihláškami. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, ve volební komisi jsou zastoupeni všichni. Je to logické.

Já tomu nerozumím.

Pan poslanec Pikal fakticky. Mně tedy přijde zvláštní, že my Piráti tady máme vykládat ten zákon, ale asi je to potřeba.

Ovšem ty kluby se můžou sloučit. Můžete si k sobě připojit nějaké nezávislé poslance, kdyby se vyskytli do té doby.

To je můj názor právního laika. Pan poslanec Benda s řádnou přihláškou. Potom pan předseda Bartošek. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, nečekal jsem, že budu na první schůzi vystupovat. Ale ukázalo se, že jednací řád je opravdu problém a budeme se ho muset skutečně začít učit. Komise, resp. výbory musí být ustaveny na základě zásady poměrného zastoupení.

Psali jsme ho tak proto, aby vždycky všechny kluby měly zastoupení podle svého výběru. Říkám podle svého výběru.

Takže nemůžeme hlasovat. To je první poznámka. K tomu, co říkal pan kolega Pikal. Má hlubokou pravdu, ale jenom v některých číslech. Tam je problém, že se, ano, stanoví se to směrné číslo a písmeno c) jasně říká, jak se rozděluje. Pokud má někdo půlku... pokud má někdo zbytek, přidělí se tomu, kdo má větší zbytek. Pokud ty zbytky jsou stejné, přidělí se většímu klubu.

A pak ten, kdo navrhne ten, kdo navrhne.

Buď se prostě nepodíval na ta čísla, nebo jeho snahou je zbořit jednání Poslanecké sněmovny.